To budou už často sportovní kluby.

Můžeme pokročit. Demolice.

Nic víc.

Já bych chtěl slyšet modelový případ, jak Finanční správa přijde zkontrolovat platby při chovu mléčného skotu.

Na těchto absurdních příkladech se vám pokouším ukázat, že to ministerstvo opravdu přehnalo. Že zavádí EET do činností, kde není schopné, logicky není schopné žádnou kontrolní činnost provést.

Tam hrozí pokles tržeb, pokud tuto povinnost vyjmeme ze zákona. Protože jinak ty tabulky se musí obnovovat, musí být čitelné.

To si opravdu neumím představit.

Tady jsme neslyšeli v průběhu poměrně dlouhé rozpravy v prvém čtení odpověď na otázku. A zcela úmyslně jsem dneska nepoužil své oblíbené NACE z prvního čtení a to jsou malíři pokojů. Navíc my na rozdíl od vlády máme základní důvěru v naše podnikatele. Naprostá většina podnikatelů je poctivých, plní své povinnosti, pracují, živí své rodiny, platí daně, plní své jiné občanské povinnosti.

To je podle mého názoru největší problém zákona o EET.